A co ministr zdravotnictví?

Já tedy ne. Upozorňují na to ekonomové.

Tato vláda vyžene a zničí všechny.

A co pomoc našim občanům?

Je to lid. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci pěkný večer. Přečtu omluvu.